To můžete říkat do televize, ale takhle prostě ten systém nefunguje. Chtěl jsem malou poznámku k panu poslanci Kováčikovi, který se ohradil, že oni jsou opoziční strana.

Prosím, vaše dvě minuty. Dobré dopoledne.

Byl to seminář za účasti sociální demokracie, ve kterém se řešily otázky moderních nástrojů v období krize, uplatnění zaměstnanců, těch, kteří budou muset být propuštěni apod.

Myslím, že ty důvody tady zazněly dostatečně. Firmy, zaměstnanci, odbory jsou schopni v kritických situacích si často poradit efektivněji než tak, jak to nabízí stát, navíc za podmínek, které jsou rovné.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já jsem původně chtěl pro tento zákon hlasovat. Debata, do které určitě nepatří výkupy pozemků nebo agrosociální vláda, mě ale přesvědčila, že takhle složitá věc, která představuje závažný zásah do ekonomiky, nemůže přece projít tak, že bude poslanecký návrh a bude projednáván jenom v jednom výboru. Přinejmenším tato debata patří na půdu hospodářského výboru, a proto určitě budu podporovat návrh na přerušení a vrácení do druhého čtení. Děkuji.

Vážené kolegyně a kolegové, já teď opravdu faktickou poznámku k panu kolegovi Stanjurovi. Víte, jak to funguje v reálu?

Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka. Připraví se pan poslanec Kováčik, poté pan poslanec Stanjura, pan poslanec Kučera a pan poslanec Bendl, všichni s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já budu velmi stručný.

Toto opatření je většinou přechodné, časově omezené a zavádí se sektorově, aby nedošlo ke zvýhodnění individuálních firem a o tom se tady bavíme a aby nebyla porušena konkurenční rovnováha trhu. Finanční podpora, kterou stát vynaloží, je tímto způsobem zhodnocena lépe, než kdyby stát vyplácel podporu a další sociální dávky nezaměstnaným přímo. Zaměstnancům poskytuje tento typ podpory finanční jistotu a možnost využít více volného času na rekvalifikaci, případně včasného hledání pracovního uplatnění v jiných odvětvích. Firmám to umožňuje přečkat krizové období bez toho, aby ztratily kvalifikované pracovníky. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika, připraví se pan poslanec Stanjura.

Tak jsem tady zase ve věci dodržování pravidel. Máme třetí čtení, je před závěrečným hlasováním, a kdyby byl býval nevystoupil pan ministr Mládek a neotevřel rozpravu, tak jsme už dávno měli tento bod za sebou, protože vše, co k tomu mělo být řečeno a co se vykládá teď v řadě faktických poznámek, zaznělo v rozpravě v prvním čtení, v rozpravě v druhém čtení, anebo mělo zaznít v rozpravě v prvním čtení, v rozpravě ve druhém čtení. Protože pravidla, jednací řád, hovoří jasně, co je přípustné v rozpravě ve třetím čtení. Já bych chtěl poprosit dobře, všechny strany si spolu poněkolikáté vyjasnily, na které pozici stojí, tak pojďme už konečně hlasovat. Ale jenom k panu kolegovi Kalouskovi. Víte, opozičnost není v tom, že se odmítá a priori úplně všechno, ostatně ani vy tak nepostupujete.

Připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

A neříkejte pořád, že ti drobní podnikatelé, živnostníci, jsou podvodníci, kteří zneužívají systém. Možná někteří ano.

Ale my se bavíme úplně o něčem jiném, a říkal to pan předseda hospodářského výboru.

Přesto si myslím, že je rozumné to vrátit, debatovat o tom nadále, protože to akutně nepotřebujeme. Na tom se snad shodujeme i s panem předsedou sociálního výboru, že to akutně česká ekonomika nepotřebuje. Tak to nemusíme dneska lámat přes koleno, když nejste schopni odpovědět, jak se budou vybírat ty firmy, které na tu podporu dosáhnou, a jak ne. Kromě toho, že moudrá vláda to posoudí.

Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych rovněž zareagoval na slova svého předřečníka pana kolegy Plzáka.

Těžko si dokážeme představit, že tato firma požádá vládu České republiky, aby onu situaci vyřešila.